Děkuji, paní ministryně.

Nejprve se přihlásil pan poslanec Foldyna, ale protože ho tady nevidím, tak se zjevně jedná o omyl. S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Aulická. Ano, můžete se přihlásit do rozpravy, takže opravuji, paní poslankyně se nehlásí s faktickou poznámkou, ale do rozpravy. Máte slovo.

Ano, eviduji váš návrh zkrácení na sedm dní. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje prosím někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že garančním výborem v tomto případě bude výbor pro sociální politiku. Organizační výbor nenavrhuje přikázat tento návrh dalšímu výboru. Je zde prosím nějaký návrh na to, aby se tímto bodem zabýval nějaký jiný výbor? Takovýto návrh nevidím.

Jeden návrh, pokud jsem to dobře zaznamenal, přednesla paní poslankyně Babišová, byl to návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů, a druhý návrh byl přednesen paní poslankyní Aulickou před malou chvílí, je to zkrácení na 7 dní. Nyní se s těmito návrhy vypořádáme hlasováním. Nebo je nějaký jiný návrh na postup? V opačném pořadí. Je námitka proti tomu, abychom hlasovali v opačném pořadí?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. To znamená, že lhůta byla zkrácena na sedm dní. Tím končím projednávání tohoto bodu.